Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli mám nahlášeno, že pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 8. Na začátek přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osobu ověřovatele. Jestliže tomu tak není, tak vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech. A budeme hlasovat o určení osob ověřovatelů. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Mám tady reklamaci, že někomu nefunguje hlasovací zařízení, tak než to doběhne, prohlašuji jej za zmatečné. Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili ještě jednou.

Paní ministryně, svítíte?

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 2. V tuto chvíli je přihlášeno 135 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 19. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Leo Luzara.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Kněžínek osobní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Marta Nováková zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Dan Ťok od 15 hodin pracovní důvody, Adam Vojtěch zahraniční cesta.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 19. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Dále bod 24 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 199 o veřejném zdravotním pojištění, druhé čtení, zařadit pevně na úterý 18. září jako druhý bod.

Bod 182 návrhu pořadu, což je návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny ke lhůtě pro vyšetřovací komisi k OKD, zařadit na dnes, to jest úterý 11. září, jako první bod.

Jako první se mi s přednostním právem hlásil ještě před schůzí pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení mimořádného bodu s názvem Zhodnocení účinnosti platné legislativy v oblasti sociální politiky České republiky. Česká republika prožívá období hospodářského růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti. To jsou dobré zprávy. Ale bohužel mají také svou druhou stranu mince. Paradoxně roste počet tzv. nepřizpůsobivých občanů žijících ve vyloučených lokalitách. Roste počet těchto lokalit. Podle ekonomických ukazatelů by tento sociální jev měl ubývat a místo toho roste.